Za třetí chci říci, že k tématu proběhla podle mého názoru velmi korektní debata na půdě rozpočtového výboru.

V situaci, kdy firmy budou sčítat ztráty, to je evidentní, se dá předpokládat, že i přes případné navýšení hranice odpisů celková výše darů nedosáhne předchozích let. Já se přiznám, že tuto ambici jsme ani zdaleka neměli. K pozměňujícím návrhům. V průběhu projednávání byly podány celkem tři pozměňující návrhy.

V neposlední řadě za sebe chci říci, že mě v posledních dnech a týdnech možná až zarazilo kolik organizací, asociací, spolků a lidí pracujících v sociální oblasti, kultuře, ale i sportu se na mě obrací se slovy podpory.

Opět jen namátkou podpora ze strany organizace, jako je Centrum Paraple, organizace Dejme dětem šanci, organizace DEBRA nebo UNICEF. Je vidět, že ten návrh skutečně vyšel vstříc terénu a že nabízí dílčí samozřejmě to neřeší všechny problémy, pouze dílčí , ale velmi potřebnou a účelnou pomoc v nelehké době. Chtěl bych vás tímto ještě jednou požádat o podporu tohoto návrhu.

Předem děkuji za podporu a děkuji za slovo.

Nechci to natahovat, ale jenom připomenu, že i když tento návrh je jednoduchý, pochopitelně, a všichni chápeme jeho smysl, tak jsme ho dali do řádného projednávání, aby vznikla možnost se vypořádat s případnými nesoulady či rozpory.

A musím říci, že při druhém čtení ve výboru jsme se k ničemu nedobrali a že výbor ve druhém čtení, to znamená ještě v říjnu, nepřijal usnesení.

To pro vaši informaci.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se nejprve přihlásím ke své legislativně technické úpravě, kterou jsem již avizoval na rozpočtovém výboru.